To se však záhy ukázalo jako prázdná proklamace.

Také již tady byla citována ta statistika. A navíc zkušení, ale bohužel demotivovaní policisté, kteří mají již plné zuby slibů a prázdných gest, nakonec nám odcházejí od policie také. A přitom čísla hovoří jasně, kdy od začátku tohoto roku vznikl služební poměr u 354 nových policistů, ale služební poměr ukončilo 475 policistů. Když vám víc lidí odchází než přichází? To už i pan ministr obrany Stropnický je na tom líp. Není žádným tajemstvím, že současný personální stav u policie je tragický a není ani vidina toho, že se v budoucnu tento alarmující stav zlepší. Ani tato novela k tomu nesměřuje. Velké problémy jsou především ve velkých městech, byla tady zmiňována Praha.

Neustále jsme svědky toho, že musejí z už tak personálně velice vyprázdněných krajských ředitelství a územních odborů odjíždět policisté na výpomoc do Prahy a jiných oblastí. Nedej bože, nedej bože, aby došlo k nějaké mimořádné události nebo se k ní bezprostředně schylovalo. To bychom totiž najednou zjistili, že není skoro nikdo, kdo by byl v ulicích a kdo by nám pomáhal a chránil nás. Ostatně i mírné zvýšení nebezpečí znamená nasazení armády v našich ulicích, protože policie není schopná zajistit všechny své úkoly. Nábory a stabilizace policie jsou v podání provedených domnělých opatření této vlády a pana ministra Chovance bohužel pouhou iluzí. Co se týká náborů, budu se opět opakovat omlouvám se za to , ale považovala bych za přínosné, kdyby se příslušní ministři, pod které spadají ozbrojené a bezpečnostní sbory, dohodli na nějaké jednotné databázi, tak aby prostě někdo, kdo nesplní podmínky pro to být vojákem z povolání, ale může být např. celníkem nebo příslušníkem vězeňské služby či policie, tak aby se o tomto člověku vědělo, aby nám z toho systému neutekl a aby se nemusel hlásit do deseti výběrových řízení, všude předávat diplomy, všude prostě vyplňovat tisíce formulářů. Samozřejmě vím, že to není samospásné řešení, ale byl by to podle mého názoru krok správným směrem a společně s dalšími opatřeními, která by se musela dělat systémově a nikoli podle volebních preferencí, by přispěly ke stabilizaci bezpečnostních sborů.

Ale máte někdo pocit, že tyto finanční prostředky byly adekvátně vynakládány?

Možná bych doporučila panu ministrovi, aby si jedny boty, ve kterých chodí policisté, pořídil a aby v nich týden chodil tady v Poslanecké sněmovně. Aby si to vyzkoušel, jak pohodlné to myslím ironicky tyto boty jsou. Protože vám garantuji, že po týdnu by pana ministra nenapadlo objednávat další boty tohoto typu u stejné firmy.

To vše jsou jen příklady toho, jakým způsobem je dnes policie destabilizovaná. Smutnou realitou je i to, že si už i policisté na obvodech zvykli pracovat se zastaralými počítači a někteří věřte nevěřte dokonce s láskou vzpomenou na spolehlivý psací stroj, pane ministře.

Anketa: Jak se vláda během posledních čtyř let starala o bezpečnostní sbory? Co udělala pro bezpečnost v době, kdy terorismus ohrožuje Evropu? Co třeba řešit důsledky migrační krize? Na začátku svého působení si vláda stanovila pět základních cílů. První cíl této vlády byl: zlepšíme vybavenost bezpečnostních sborů. Druhý: stabilizujeme personální situaci v bezpečnostních sborech. Třetí: budeme bojovat razantněji proti terorismu.

Plány sice vypadají dobře, potíž je bohužel v tom, že ti, kteří k polici nastoupí, zase rychle odcházejí. Vysokou fluktuaci způsobuje špatné zázemí a nízké platy. Nesplněno, tendry se vypisují a voda teče.

Podle odborů, píše tento server, a opozičních poslanců ale policie určitě neutrácela peníze za kvalitní výstroj a výzbroj policistů či za vybavení policejních kanceláří. A pokud nějaké nákupy proběhly, policisty nepotěšily.